Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Eviduji zde tři faktické poznámky. První má pan premiér Sobotka, po něm pan poslanec Votava, po něm pan ministr Babiš. Prosím, pane premiére.

Já myslím, že chyba, problém druhého pilíře je úplně někde jinde. Tak jak byly zvoleny jeho parametry, tak druhý pilíř se ukázal být výhodný jenom pro nejvyšší příjmové kategorie. A já se ptám, když tady mluvil pan poslanec Kalousek o zásluhovosti, tak já se ptám, jestli jste přemýšleli o tom, kde je největší problém našeho důchodového systému.

Oni mají obrovské jiné možnosti, jak se na stáří zajistit. Nedivte se, že lidé, kteří mají problém, aby vyšli s výplatou, potřebují primárně uživit svoji rodinu, ošatit děti, zaplatit nájem, tak že se tam nehlásili. A zeptejte se, jaká je to příjmová kategorie a co to je za lidi. Druhý pilíř byl špatně navržen. A to, že opozice řekla, že ho zruší, tak byla jenom předvídavost a byl to od samého počátku správný postoj. Já vád děkuji, pane premiére. A nyní faktická poznámka pana poslance Votavy, potom pan vicepremiér Babiš. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych chtěl reagovat na svého kolegu Stanjuru, vaším prostřednictvím samozřejmě. Pane kolego, já vám neumím odpovědět. Já nenosím všechna čísla v hlavě. To bych snad byl potom i ředitel zeměkoule, kdybych tohle všechno věděl.

Já myslím, že odpověděl pan premiér.

A jestliže jim to nic nepřinese a navíc mají riziko, jestli se vůbec někdy za 30 let sejdou se svými prostředky, tak to by byli hlupáci, kdyby do toho spořili! Děkuji vám, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan vicepremiér Babiš, připraví se paní poslankyně Langšádlová. Děkuji, pane předsedo. Ano, to je pravda.

To řešení je velice snadné, jak jsem to vlastně uvedl hned na začátku, že buď budeme mít na důchody peníze, nebo nebudeme mít.

Děkuji. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Langšádlová a připraví se pan předseda Stanjura. Ještě jednou, dámy a pánové. Pan kolega Votava tady říkal, že pan premiér odpověděl, ale já bych chtěla zdůraznit, že pan premiér neodpověděl! My samozřejmě víme, že vaše levicová vláda může mít jiný pohled na udržitelnost důchodového systému a přinášet jiné alternativy řešení, ale ještě jednou prosím, předložte nám alternativu udržitelného důchodového systému. Děkuji.

Dále vystoupí s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura a připraví se pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Můj kolega předseda poslaneckého klubu ČSSD mi mezitím řekl číslo. 99 % prostředků z třetího pilíře se čerpá před dosažením věku odchodu do důchodu. Devadesát devět procent! Takže pravdu mám já, když říkám, že je to spoření s podporou státu, a proto je výhodné, a nemá pravdu pan poslanec Votava, který říká, že to je výborné zabezpečení pro důchod. Není! 99 % končí jinde. Je to jako u stavebního spoření, kdy říkáme stavební spoření a je to zase spoření s podporou státu. K panu premiérovi Sobotkovi. Jaký je průměrný plat účastníka druhého pilíře? Vy víte podle mikrofonu, že to jsou ti bohatí. Tak nám řekněte, jaký je průměrný měsíční příjem účastníka druhého pilíře.

Tak zkuste přinést nějaká fakta a třeba máte pravdu.

Nic z toho tady není, žádná analýza, ale hlavně to musíme ukončit, protože my to tak chceme! Děkuji. Prosím, pane předsedo.

On řekl, že za to může jeho koaliční partner. Tím mně udělal opravdovou radost, to se mi ulevilo. Že by za to mohla jeho vlastní neschopnost, to samozřejmě nikoho z nás nemůže ani napadnout, protože pokud by to někoho napadlo, tak ho zavřeme. Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Fiedler a připraví se pan poslanec Jandák.